Některé části železniční infrastruktury uváděného spojení Prahy a Kladna jsou již v současné době sledovány jako invariantní a jsou začleněny do rozpisu projektové přípravy SŽDC a probíhají na nich projektové práce. Tato stavba má schválený záměr projektu a v současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektu stavby. Modernizace a dostavba železniční stanice Praha Masarykovo nádraží. Stavba má zpracovaný záměr projektu a přípravnou dokumentaci.

Modernizace železniční stanice Kladno, tato stavba řeší kromě samotné stanice i úsek do zastávky KladnoOstrovec. Rozsah dalších staveb mezi PrahouBubny mimo a Kladnem mimo včetně odbočení na Letiště Václava Havla bude určen na základě výsledku studie proveditelnosti, stejně jako rozsah úprav, spojených s tratí SmíchovHostivice.

Máme ještě další jednání s Prahou 6 ohledně řešení Veleslavína a dalších věcí. Abych to uzavřel, tato dlouho debatovaná stavba, my opravdu chceme udělat krok k tomu, že by začala celá. Pan poslanec Bendl se chystá položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Pane ministře, máte slovo. Určitě. Ono to možná bude dřív než ve třetím čtvrtletí, ale dáme včas vědět. Děkuji vám, pane ministře. Máte slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, v pondělí vláda již opakovaně odložila projednávání novely horního zákona, kde se podle dostupných informací chystáte nastavit nové parametry v systému poplatků za těžbu uhlí. Stejně jako ve věci prolomení či neprolomení těžebních limitů se, myslím, ukazuje, že tato koalice má značné problémy při hledání shody na některém strategickém tématu, tedy pokud zrovna nejde o podporu byznysu pana ministra financí. Zvláště obyvatele Ústeckého kraje tím necháváte v neustálé nejistotě. Co se týče samotného nastavení poplatků, jeho potenciální navýšení má zjevně především ambici řešit problém státního rozpočtu, a to na úkor dotčených měst a obcí, neboť reálné úspory či ministrem financí dokola omílané zlepšení výběru daní se prostě nekoná. Nikoli překvapivě se proti takovému přístupu staví i Svaz měst a obcí. Chci se vás v této souvislosti zeptat, zda budete trvat na znevýhodnění těžbou dotčených měst a obcí, které v současnosti z poplatků z těžby získávají 75 %, a nově by mělo jít o procento významně nižší, s tím že výnos z případného navýšení těchto poplatků by měl jít do státního rozpočtu. Kdy se už konečně dozvíme nějaké jednotné koaliční stanovisko k prolomení či neprolomení limitů těžby hnědého uhlí? Předem děkuji za vaši odpověď. Děkuji vám za vaši interpelaci. Požádám paní poslankyni Věru Kovářovou s její interpelací na pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci registru řidičů. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Neuspěl, byl sankcionován policií a pravděpodobně vůči němu bude vyvozena i další odpovědnost ve správním řízení. Co mě ale nepříjemně překvapilo, je následující citace z médií: Policista z Pece pod Sněžkou řidiči na místě uložil pokutu tisíc korun za porušení zákazu vjezdu.

Řízení bez dokladu je přestupek. Proto ho bude řešit příslušný úřad ve správním řízení, uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová. Znamená to snad, že o víkendu policie nepracuje, nebo pracuje jen na půl plynu? Vážený pane ministře, prosím vás o vysvětlení. Děkuji za odpověď. Děkuji vám za vaši interpelaci. Sám jsem zvědavý, jak pan ministr odpoví. Máte slovo.

Úřad je povinen neprodleně vložit informaci do evidenční karty řidiče. Lhůty i celý tento systém je v gesci Ministerstva dopravy.

Obecně lze říci, že systém se aktualizuje nepřetržitě a informace o omezení řidičského oprávnění je dostupná prakticky ihned po vložení do systému. Zdůrazňuji po vložení do systému, který zařizuje správní orgán. Lze také konstatovat, že i přes krátké lhůty, které jsou pro policii nastaveny ohledně informování o zadržení, dochází k určitým prodlevám.

To tedy znamená, že tato prodleva činí dva dny.

Bohužel v tomto konkrétním případě právě taková situace nastala.

Policie tedy nemohla mít informaci o tom, že řidič nevlastní oprávnění. Možná to dokonce v té době nevěděl ani sám řidič.